Paní poslankyně Richterová bude hlasovat s náhradní kartou číslo 16. Dnešní jednání bychom zahájili přerušeným bodem číslo Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 28. května, všeobecná rozprava byla přerušena. Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Jakub Michálek, a budeli souhlasit, stane se zároveň i jeho zpravodajem. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Ivana Bartoše. A já vás poprosím všechny o klid v jednacím sále, zahájili jsme dnešní jednací den, zahájili jsme bod číslo 1 a já bych byl rád, abychom v klidném a důstojném prostředí tento bod mohli projednávat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na jednání z minulého týdne. Piráti spolu s ODS svolali na minulý čtvrtek mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a ta bude dnes pokračovat podle schváleného programu. První je důležitost aktualizace pandemického plánu České republiky, o kterém zde minule již hovořil kolega Michálek.

Druhá věc, o které média hovoří, je zřízení vyšetřovací komise k nákupu pomůcek. Já bych chtěl říct, že to je jeden z bodů jednání, bod číslo 4, z mého pohledu to však není úplně ten bod nejdůležitější. Obsahem této schůze jsou tedy čtyři body. První, a ten je podle mě velmi důležitý jak pro vládu, které jsem chtěl poděkovat, že vládní poslanci schválili návrh této mimořádné schůze, ale zvládli se dneska snad kromě pana ministra Adama Vojtěcha, nedostavil žádný ministr na začátek, což tedy vidím jako poměrně ostudné vzhledem k tomu, že bod 1 má vyhodnocovat, jak Česká republika, potažmo tato vláda zvládla tu první vlnu pandemie COVID19 a hlavně jaké poučení pro podobné hrozby z toho plynou. Bod 2 a opět zde nevidím ministry, kterých se tato věc týká, jsou skutečně pomoci občanům, na které vláda v tom chaotickém zvládnutí těch prvních dvou měsíců zapomněla. Stále jsou zde skupiny osob, lidí, ale i malých firem, na které žádný z vládních pomocných balíčků nedopadl a kteří, ačkoliv byli významně zasaženi tím celkovým uzavřením ekonomiky a fungování České republiky, tak doslova padají na dno, což uvidíme bohužel, vidíme to již teď, ale vidíme to i v následujících měsících. Třetím bodem a já děkuji, že je tady aspoň pan ministr Adam Vojtěch je bod, který se má zabývat nákupem zdravotních pomůcek nejen na Ministerstvu zdravotnictví. A čtvrtým bodem je tedy zřízení té komise. Ale jak se mohli i občané dovědět, Sněmovna, resp. vládní strany, ale i třeba SPD tomuto kroku není významně nakloněná. Já bych tedy navázal tam, kde jsme minule skončili, neboť ten první bod byl pouze rozjednán, a já jsem skutečně chtěl poděkovat ministrům, že naslouchají a že reflektují to, co po nich chce ta opozice, a nemůže to udělat. Budu tedy mluvit k ministrům, kteří si to pak možná přečtou nebo se na to někde dívají, pokud se tedy někde třeba nefotí či něco podobného. Tak. Opozice na začátku vládě podala pomocnou ruku. Byli jsme na několika online setkáních, protože se nemohla ta skupina setkat osobně. Já jsem dokonce zaznamenal vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, že opozice v době koronakrize nic nedělala. Já si myslím, že je špatné, jestli na Hrad neproudí ty správné informace, nevím, jak pracuje Kancelář pana prezidenta. My jsme mu proto poslali strukturovaný dopis, jakým způsobem fungovala opozice v těch dvou měsících. On pak následně tedy někde aspoň k tomu plánu, který jsme představili Budoucnost řešíme teď měl nějaké kladné konotace. Nicméně není pravda, že by opozice nespolupracovala. Já předpokládám, že zde budou vystupovat i zástupci jiných stran. Ale dovolím si vypíchnout některé zcela zásadní kroky.